120.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1072/2, který byl doručen dne 28. června 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1072/3. Není tomu tak. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan ministr financí. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ministerstvo financí nesouhlasí s tím, aby nárůst minimální mzdy zaměstnanců s omezeným pracovním uplatněním byl kompenzován zvyšováním předmětného příspěvku. Výše vynaložené podpory pro zaměstnance zaměstnávající na chráněném pracovním místě víc než 50 % osob se zdravotním postižením stálo již v roce 2016 státní rozpočet více než 5 miliard korun. Jedná se tedy o další zásah do státního rozpočtu na rok 2018. Státní rozpočet na rok 2018, který má udržet deficit 50 miliard, má už dvě stránky mandatorních výdajů.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, já jenom tady k tomu, co zde bylo řečeno. Celá tato novela, to si musíme uvědomit, zpřísňuje podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením právě na základě dlouholeté praxe a účelem je, aby se tam vlastně odstranilo jednání některých zaměstnavatelů, které v podstatě svým způsobem by se dalo označit jako podvodné. To znamená, že prostředky ze státního rozpočtu by naopak po platnosti této novely měly být ušetřeny.

A skutečně ty částky nejsou jen tak nastřelené od boku tady panem poslancem Zavadilem, který je předkládá. Jsou výsledkem jednání s těmi zaměstnavateli. Jsou výsledkem opravdu dlouhého jednání. Takže si opravdu myslím, že byste to měli podpořit, protože jinak se může stát, že někteří poctiví zaměstnavatelé, co provozují chráněné dílny, by se dostali do obrovských problémů a museli by třeba ty lidi propouštět. Děkuji vám, paní ministryně. Eviduji přihlášku z místa pana poslance Opálky, kterému tímto dávám slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, musím konstatovat, že je pravdou, že v této oblasti byla dlouhá diskuse mezi zaměstnavateli, pracovníky ministerstva, že tam byla vytvořena vlastně taková tripartitní dohoda a ta se promítla v tom zákoně. Ale na druhou stranu musím říct, že pozměňovací návrh, který přinesl v druhém čtení pan předseda sociálního výboru Zavadil, když se na to podíváte podrobně, tak ukazuje, že i po té velké diskusi, která tomu předcházela, ten zákon byl zpracován s obrovským množstvím chyb.

A ještě se tam přidala úprava zákona o inspekci práce, a když se na ni podíváme, tak taky není kruciální, ale průšvih, který se stal v legislativním procesu, a je to zase technická úprava. Co tím chci říct?

Myslím ne naší sněmovny, ale těch, kteří se na tom legislativním procesu podíleli. A to musím říci, že lobbing těch zaměstnavatelů je velký, protože jde o velké peníze. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj?